A nebude on z toho mít také nějaké peníze?

Takže já si myslím, že by to bylo dobré tady vyjasnit, jak to vlastně je. A také připomeňme, že hnutí STAN těch otazníků má samozřejmě víc. Ale připomeňme, že kamarád Víta Rakušana, právník Tomáš Kasal, bral bez výběrového řízení od kolínské radnice miliony, když byl Rakušan starostou Kolína.

Já je všechny znám, ty obce. Já tam znám, potkal jsem se tam se spoustou občanů. Takže to není nějaká... to nejsou nějaké obce, které neznám.

A je to hlavně o hnutí STAN, musím říct.

Věřím tomu, že řada z vás se snaží určitě dělat svoji práci poctivě, ale to, že druhý nejvýše postavený člověk v hnutí STAN takovýmto způsobem inkasuje a chce inkasovat peníze z veřejných peněz, já si myslím, že to nemůžeme nechat prostě bez povšimnutí, takže o mém návrhu se bude za chvíli hlasovat.

Označit za dezinformace něco, co je pravda, jo?

To znamená, já bych byl rád, aby se měřilo všem stejným metrem.